63.

Tímto tiskem jsme se zabývali opětovně 2. března na 55. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili obecnou rozpravu. Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Zemek, kterého už také vidím, a budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které je jako první přihlášen pan poslanec Jan Zahradník.

Ještě než vám dám slovo, požádám kolegy o klid.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem se skutečně hlásil o slovo v závěrečné fázi toho předchozího projednávání Pařížské dohody.

Především je asi nové to, že skutečně jsme už v závěrečné etapě debaty o tomto zákonu.

Není tomu tak.

Uvádíme také důvody, které zpochybňují dogma o tom, že se jedná o globální oteplení, které je způsobeno činností lidí za poslední dvě a půl století.

Je třeba především říci, že se stále jedná o první čtení, kterému bude následovat čtení druhé v nějakém blízkém čase, že tedy to zkrácené mediální uvažování a ty dotazy, kterým jsme často vystavováni, jak tedy to dnešní hlasování dopadne a zdali dnes bude, či nebude Pařížská dohoda schválena, jsou liché, protože dnes o závěrečném hlasování nemůže být ani řeči.